Vymezení okresů se v nové zákonné úpravě provádí odvozením od správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Závěrem si dovolím doplnit informaci ohledně řešení specifické situace v oblasti Turnovska. Ministerstvo vnitra za tímto účelem intenzivně jednalo se všemi dotčenými subjekty a bylo dosaženo shody na úpravě textu návrhu zákona. Touto úpravou by mělo být umožněno zachovat na Turnovsku stávající stav v podobě fungujícího správního obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň neměnit příslušnost jednotlivých obcí do okresů. Pozměňovací návrh k uskutečnění popsaných změn si osvojil ve svém usnesení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisky 395/1 až 3. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Martin Baxa a informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Martínek. Ještě než pan poslanec přijde, vás seznámím s omluvou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr je řádně omluven, to znamená otázku nesměřuji jemu, ale někomu z Ministerstva vnitra, kdo tento přenos sleduje.

Děkuji. Další přihlášený do rozpravy a zatím poslední je pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, takže končím také podrobnou rozpravu. I v tomto případě se ptám na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.